44.

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 164/1.

Prosím, pane primátore, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Dámy a pánové, návrh zákona, který jsme si k vám takto dovolili poslat, spočívá ve velmi jednoduché úvaze a ve velmi jednoduché věci a na rozdíl od předchozích návrhů, které zde byly, je velmi jednoduchý a krátký.

V Zastupitelstvu hl. m. Prahy jsme schválili následující změnu jiného zákona a předkládáme vám ji jako podklad pro projednání a je to znění § 27 zákona č. 491/2001 a to je zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.

A vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude nadále voleno jako zastupitelstvo obce, což ostatně zcela odpovídá tomuto územnímu celku, jak jsem tady říkal již před měsícem, není třeba jakýmkoli dalším způsobem zasahovat do jakýchkoliv jiných zákonů, není třeba zasahovat do zákona o hl. m. Praze, není třeba zasahovat do zákona o volbách do krajských zastupitelstev, a co je hlavní, není třeba zasahovat jakýmkoliv způsobem do ústavního zákona. Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že pokud je smyslem té změny, aby Praha do budoucna byla jeden jediný volební obvod, což mimochodem, připomínám, v nadcházejících volbách v tomto roce je již schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy, takže tady se bude volit v jednom volebním obvodě, pokud je záměrem jeden volební obvod, pak tady toto řešení, které si vám takto z pera legislativců hl. m. Prahy dovolujeme předeslat, si myslím, že je řešení jednodušší, je to řešení rychlejší a je to řešení, které nepochybně každému, kdo se nad tím jenom trochu zamyslí, bude dávat větší smysl. Ještě jednou, naposledy, vám sdělím to, proč si myslíme, že ten návrh, který tady byl minule, který obnáší změnu zákona hl. m. Prahy, změnu zákona o volbách do krajských zastupitelstvech a předjímá, že následně bude muset být změněn ústavní zákon, tak já si vám ještě jednou dovolím shrnout, proč si myslíme, že tady tento návrh zákona o změně voleb do zastupitelstev obcí je vhodnější. Dámy a pánové, to, co jsem tady minule kritizoval, což jsou právě změny těch tří zákonů, zatímco teď je zde změna jednoho jediného zákona, tak to, co jsem zde minule kritizoval, je ta hlavní věc, že ty změny tří zákonů oddělí od sebe volbu do Zastupitelstva hl. m. Prahy a volbu do městských částí. Já si vůbec nedokážu představit i při té znalosti věci, že ve státní a veřejné správě se spousta nových opatření vždycky nějak udělá, já si osobně nedokážu vůbec představit situaci, kdy se primátor hl. m. Prahy v polovině funkčního období všech 57 starostů dostává do funkce a zase všech 57 volených starostů se dostává do funkce v polovině volebního období toho primátora, obzvláště poté, co rozpočet všech městských částí je přímo vázán na rozpočet hl. m. Prahy, co veškeré infrastrukturní a jiné investice v městských částech jsou schvalovány na úrovni hl. m. Prahy, a tady toto rozdělení si já osobně vůbec nedokážu představit, jak by fungovalo, natož že je vůbec možné.